Já nevím, jestli se špatně vyjadřuji, když říkám, že bych byl rád, kdybychom v tomto sále měli klid a vytvořili tady přijatelnou atmosféru pro vystupující. Nebo to říkám málo důrazně? Já vám děkuji. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedající. Já už naposledy vaším prostřednictvím k panu kolegovi Luzarovi. Já tady opravdu tu přestřelku nechci vést, protože jeho argumentům rozumím. To jsou prostě argumenty z toho pohledu, jak by ta situace ideálně měla být. Město Kolín má dlouhodobě koordinační dohodu se státní policií a státní policie za námi při neobsazených 1520 tabulkových místech v našem městě stále chodí s prosbou, že není schopna té koordinační dohodě v současné personální situaci dostát.

A mně se prostě nelíbí, abychom jim zákonem jakýmkoliv způsobem dávali nějaké nové povinnosti. A je to takový ten pohled, který my tady ve Sněmovně občas máme, ten akademickosněmovní pohled na tu lokální realitu, která je, vážený pane poslanče prostřednictvím pana předsedajícího, skutečně úplně, ale úplně jiná. Já vám rád předložím výroční zprávu jak státní, tak městské policie a přesvědčím vás o tom, že už v současné době je minimálně nějakých 6065 % činnosti městské policie na teritoriu města věnováno dopravě. A to je situace, která by měla naopak být motivována k tomu, aby se změnila směrem dolů, a podle mě tento návrh jde prostě opačným směrem. Ale to už je moje poslední poznámka do diskuze. Děkuji.

S faktickou poznámkou pan poslanec Svoboda a připraví se pan poslanec Onderka. Prosím, máte slovo. Děkuji. Já už také naposledy ke kolegovi Luzarovi a jeho názorům, které tady říkal. Ta věc je velmi jednoduchá.

On si tam stoupne, a tím, že tam stojí, nikdo do toho pruhu nevjede.

Děkuji. Pan poslanec Roman Onderka a jeho dvě minuty. Vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, bavíme se o navýšení odpovědnosti, ale hlavně toho, aby strážníci mohli dělat nějakou činnost navíc. O kolika městech se bavíme v České republice? To není samozřejmě jedno.

A jestli strážníci vykonávají činnost dopravního charakteru na území těchto měst, což jsou z převážné části kromě hl. m. Prahy statutární města v České republice, tak nevidím důvod, proč by to měli vykonávat všude, jenom na této komunikaci ne. A to je přece špatně.

Takže já si myslím, že emoce typu toho, že dneska posilujeme strážníky městské policie, a tím otevíráme další prostor pro to, aby nahrazovali činnost státní policie, není úplně na místě. Děkuji.

Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedající.

A ta ulice Moskevská má ty tři pruhy

Moje tedy myšlenka.

Já si myslím, že myšlenka, kterou prostřednictvím pana předsedajícího pan poslanec Dolínek tady řekl, je velmi důležitá. Značky omezující rychlost musí být tam, kde jsou potřeba, a pruhy musí být označeny tam, kde to má smysl, a v době, kdy je to potřeba. To si myslím, že je věc, která tady zazněla. Děkuji.